Po posouzení, zda jsou dány podmínky pro trestní stíhání dvou členů Poslanecké sněmovny, hlasoval mandátový a imunitní výbor odděleně o každém z obou poslanců. Usnesení č. 198 a 199 vám byla rozdána na lavice.

Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost.

Prosím, pane zpravodaji.

Já potom v podrobné rozpravě navrhnu Poslanecké sněmovně konkrétní usnesení, které vám mandátový a imunitní výbor navrhuje přijmout. Jenom dodávám, že jsme tuto žádost projednávali celkem na třech jednáních našeho výboru. My jsme si kromě posuzování tohoto konkrétního případu i vyjasňovali se státním zastupitelstvím a Policií České republiky jejich postup při žádosti o vydání poslance, protože v tomto případě jsme zároveň obdrželi i usnesení o zahájení trestního stíhání. Tomu tak v minulosti nebylo. A vyjasnili jsme si i do budoucna, a byla na tom ve výboru shoda v tom smyslu, že usnesení o zahájení trestního stíhání by mělo být vydáno až poté, co Poslanecká sněmovna vysloví svůj souhlas s vydáním poslance k trestnímu stíhání. To byl náš apel na státní zastupitelství i policii. Můj kolega zpravodaj se k této věci vrátí ve svém vystoupení. Tolik ode mě a v podrobné rozpravě potom navrhnu konkrétní usnesení. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Záleží tedy na Sněmovně, zda vysloví, nebo nevysloví souhlas s trestním stíháním těchto dvou poslanců. Asi všichni víme celkem i detaily.

Ta vysvětlení jsou v podstatě ze strany orgánů činných v trestním řízení dvojí, jedno přišlo písemně od paní vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové.